Je to zákon, kde bych chtěl podotknout jako bývalý primátor, že to nebyla volební rétorika. To byl zákon, který byl připravován a projednáván v průběhu volebního období. Je to zákon, který je pro Prahu velmi důležitý, protože celý ten obraz prostituce vytváří určitou image hlavního města Prahy ve smyslu negativním nebo možná pozitivním pro ty, které tato oblast zajímá.

K těm termínům, které navrhl kolega Holeček, bych doporučoval ještě použít pro jeho projednání pátek 6. 5. po pevně zařazených bodech.

Velmi krátce. V současné době víte, že máme před sebou určitou hrozbu problémů ve zdravotnictví, jde o aktivitu České lékařské komory a odborových aktivit.

Jiným způsobem.

Ono totiž není pravda, že všechny nemocnice mají být financovány stejně. Nemocnice mají být financovány podle toho, jakou činnost vykonávají, v jakém rozsahu ji vykonávají a jaké mají léčebné výsledky. Přijali jsme velmi kontroverzní zákon o centrální evidenci všech údajů o zdravotním stavu. Využijme to, když už jsme to tedy přijali, a všechny tyto aspekty začleňme do toho, jakým způsobem bude přerozdělováno zdravotní pojištění tak, aby financování zdravotnických zařízení skutečně více odpovídalo realitě činnosti, kterou vykonávají.

Děkuji, pane poslanče, a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Horáčka, připraví se pan poslanec Volný a po něm pan poslanec Vácha.

Prosím, máte slovo . Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, nebojte, bude to velmi stručné.

Jenom pro všechny připomínám, že se to týká Krajského soudu v Liberci. Děkuji, pane poslanče, a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Volného. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové a kolegyně, já bych chtěl požádat tímto o zařazení bodu 62, sněmovní tisk 683, na dnes odpoledne po bodu 56, sněmovní tisk 653. Ano, já děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Váchu. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem tam měl tři přihlášky, pokusím být stručný a stihnout to v té jedné přihlášce.

Je to sněmovní tisk 635 a ten jsem chtěl zařadit na dnešek, na středu, mám tam 15. hodinu, takže na 15. hodinu a variantně jako první bod po pevně zařazených bodech. Tímto bych vás poprosil, abyste zrušila ty dvě moje další přihlášky. Ano, takže to byl pan poslanec Vácha. Teď posledním přihlášeným je pan poslanec Kučera, který zde není přítomen, tudíž jeho přihláška propadá. To byly zatím všechny návrhy. Nebo zatím to jsou všechny návrhy ke změně pořadu schůze. Když dovolíte v tuto chvíli vyhlásím přestávku. Pane poslanče. Já mám pocit, že jste zapomněla na kolegu Koubka, protože ten tu nebyl, nevystupoval a ta přihláška se měla dostat dolů, takže minimálně jste ho měla vyzvat.

Je tady přihláška pana poslance, omlouvám se, byla zařazena jako mezi projednané, asi tak neproběhlo. Tak jestli tady pan poslanec Koubek je?